Ano, někde nebyla, ale někde nepochybně byla.

Podařilo se to úplně normální běžnou demokratickou cestou. Po čtyřech letech diskusí, odborných diskusí, tato Sněmovna rozhodla a platí to. Posuneme účinnost, v době účinnosti zase uděláme celou řadu změn, opět zmatek pro ty, kteří chtějí stavět, nejistota, jak to bude vypadat, opět posuny, opět všechno jinak.

Nevím, proč nebereme na zřetel změnový zákon, který upravuje desítky dalších zákonů.

Píšou vám nešťastné dopisy, že pokud najedeme na tento systém, tak tím akorát uděláme další zmatky. Ohrožujeme tím v tuhle chvíli nejenom výstavbu těch, kterých se dotkne na první pohled zjevné odložení účinnosti, což jsou byty, což jsou průmyslové stavby, logistické stavby a tak dále, ale tím, že nebereme na zřetel změnový zákon, tak se to logicky dotkne i těch infrastrukturálních staveb, to znamená dopravních staveb a tak dále. Prosím tedy o jednu jedinou věc. Berte ohledy na to, co chtějí lidé, co chtějí občané, co chtějí ti, kteří chtějí stavět, a neberte ohledy pouze na ty, kteří chtějí rozhodovat. Já vám také děkuji.

Když hovoříme o tom zmatku, znova zopakuji historii předchozího stavebního zákona. Tady se jelo až do poslední chvíle před volbami v tom režimu, že zde bude kompromisní hybridní vyjednaný návrh ve spolupráci se Svazem měst a obcí a s dalšími aktéry, a nakonec se objevil návrh pana Kolovratníka, který vše vrátil do původního režimu. Takže si myslím, že ta nejistota naopak byla v celém průběhu minulého volebního období právě touhle změnou nakonec. Když je osoba předsedy výboru pro veřejnou správu tak strašně důležitá, tak jak mi vysvětlíte paradox minulého volebního období, kdy garančním výborem byl pověřen výbor hospodářský a výbor pro veřejnou správu byl z toho jako garanční výbor zcela vyloučen.